Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. S faktickou poznámkou byli dále přihlášeny paní poslankyně Helena Válková a Jana Pastuchová.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jen velice stručně. My jsme za Piráty svoje podpůrné stanovisko již sdělili. Jenom k jedné faktické věci, která zde zazněla v těch minulých debatách.